Seznamy poslanců dle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji interpelující poslance i interpelované členy vlády, že ihned po ukončení interpelací na předsedu vlády budou následovat interpelace na členy vlády.

Tak, zpátky k interpelacím. Nyní tedy dávám slovo paní poslankyni Veronice Vrecionové, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Andreje Babiše. Připraví se poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo vlády, páni ministři, kolegyně, kolegové, já jsem se z otevřených zdrojů, z médií, dozvěděla o praktikách některých firem, které se používají k tomu, aby se vyhnuly férovému placení daně. Jde o objednávku reklamy za velké částky, za miliony, kdy si sníží daňový základ, a tím i daně, které odvádějí státu.

Ocenit zadanou reklamu je samozřejmě výrazně těžší než třeba nakoupený jakýkoliv majetek, auta, budovy atd.

Celkem šlo asi o 46 milionů korun. Já se přiznávám, že s tím nemám žádnou zkušenost, je to pro mě zcela nová informace a ráda bych slyšela, vážený pane premiére, váš názor jako bývalého ministra financí a současného předsedy vlády, jak proti tomuto zasáhnout, jak proti tomuto okrádání státu zakročit a jak by v takovém případě měly postupovat státní orgány, zejména Finanční správa. Děkuji. Děkuji, paní poslankyně, ani jste nevyužila svůj čas. Pane premiére, máte na odpověď pět minut. Máte slovo, pane premiére. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dobrý den.

Takže z hlediska tohoto si myslím, že

Takže já si myslím, že ten boj je úspěšný.

To jsou všechno nové protikorupční zákony, které byly prosazeny, a z hlediska tohoto si myslím, že Finanční správa pokračuje v těchto aktivitách a že se jí daří. Děkuji, pane premiére.

Děkuji moc, pane premiére, já velice ráda slyším ty dobré zprávy, nicméně pevně věřím, že pokud ke zmíněným nepravostem, o kterých já jsem mluvila, dochází, tak že Finanční správa rychle reaguje a tyto podvody odhalí.